A ještě stručně na vystoupení pana ministra. Jako samozřejmě, on ten starosta ráno vstane a pohladí děti.

Ano a pak se vrátí a třeba pohladí ty děti. To si uvědomme. Celá řada kolegů, celá řada kolegů starostů je v takovéto situaci.

Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nechtěl už do téhle debaty příliš zasahovat, jenom bych chtěl reagovat na kolegy, kteří chtějí tenhle zákon vykostit, aby to vzali i trochu pragmaticky.

Dámy a pánové, dobrý den. Já prostřednictvím pana předsedajícího k vystoupení pana kolegy Bartoše.

Děkuji za krátkou faktickou poznámku. Další faktická poznámka pan poslanec Klaus a připraví se pan ministr Pelikán. Já bych také využil faktickou poznámku na předřečníka pana Bartoše.